Stanovisko pana ministra? Výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Nyní bychom hlasovali o návrhu C9, který upravuje potvrzení o absolvování kvalifikačního kurzu. Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu D9, který snižuje počet základních oborů na 29. Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 270, přihlášeno 171, pro jeden, proti 125. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Tento návrh obsahuje vypuštění maxilofaciálního kmene ze seznamu. Stanovisko pana ministra? Výboru?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 272, přihlášeno 171, pro 31, proti 86. Prosím další návrh. Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu D12a, který hovoří o... pardon, pardon.

Ano, tak prosím další návrh. Pardon, omlouvám se, legislativa.

Pane zpravodaji, prosím. Omlouvám se za drobné pochybení.

Výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 274, přihlášeno 170 přítomných, pro 6, proti 114. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu E, který hovoří o zařazení pracovního lékařství do seznamu základních oborů. Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti?

Hlasování končím. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 276, přihlášeno 170 přítomných, pro 80, proti 72. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.